To je první důležitá část tohoto návrhu zákona. Druhá důležitá část se týká režimu dodavatele poslední instance. Bohužel, v loňském roce zhruba milion domácností získalo osobní zkušenost s tímto režimem. Musíme říct, že tento režim zafungoval a že nakonec nikdo nezůstal bez dodávek plynu či elektřiny. Nicméně přicházíme s parametrickými změnami, které jsou ve prospěch spotřebitelů. Za prvé ten zákon je limit šesti měsíců, kdy odběratel v režimu dodavatele poslední instance zkracujeme na tři měsíce.

Současně přichází vylepšení, které je ve prospěch těch, kteří řádně platí. Pokud se jim stane, že spadnou do režimu dodavatele poslední instance a budou řádně platit, nemusí o nic žádat, nemusí nikam chodit a po třech měsících se stanou standardním zákazníkem dodavatele poslední instance, který jim poskytuje službu, respektive dodávku v tomto režimu. Zdůrazňuji, že podmínkou je, že řádně platí. Tam dostane ze zákona, pokud ho schválíme, standardní smlouvu na dobu neurčitou jako kterýkoliv jiný zákazník toho dodavatele, který si vybral dodávky, ať už plynu, nebo elektřiny, na dobu neurčitou. To jsou dvě základní věci, které přináší tato novela.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře.

Prosím. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Já bych se ho pokusil doplnit v tom smyslu, co vlastně včera proběhlo na hospodářském výboru.

To je potřeba takto vnímat. My jsme říkali, že ten systém je nastaven nedobře, že je potřeba ho změnit, že bude muset být někdo zodpovědný za rozhodování Energetického úřadu tak, aby bylo v souladu se zákony.

Ten pozměňovací návrh více méně schválili všichni přítomní členové hospodářského výboru a já musím říct, že ta materie není úplně jednoduchá.

Požádal bych Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila tento návrh zákona včetně pozměňovacího návrhu, který schválil hospodářský výbor, protože je to ku prospěchu České republiky a našich občanů. Já vám děkuji, pane poslanče.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, že povedeme obecnou rozpravu? Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. A já tedy otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. Nejprve vystoupí pan místopředseda Havlíček, po něm paní místopředsedkyně Kovářová. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, úvodem řeknu, že zákon podpoříme, je to správný krok.

A navíc vycházím ještě z toho, že zde dnes není ministr průmyslu, tak ctím určitá pravidla. Nicméně využiji toho, že tento zákon se teď prodiskutovává, a využívám i toho, že je zde ministr financí, a poprosil bych ho o reakci na tři výzvy, které zde v tomto kontextu uvedu. Ta první se bezprostředně týká změn, které během několika dalších desítek minut určitě odsouhlasíme, a to je to vlastní doplňování.